Děkuji za slovo, kolegyně, kolegové, mám dva návrhy. Jsou velmi jednoduché.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vážím toho, že bylo řečeno, že není potřeba zařazovat mimořádný bod, že se předpokládá, že samozřejmě člen vlády tady vystoupí k pomoci na Moravě.

Forma podpory je tedy jednorázová dotace dle výše skutečné škody až 2 miliony korun, potom zvýhodněný úvěr až 3 miliony korun do výše celkových nákladů nepokrytých pojištěním. Lze tedy získat až 5 milionů korun. Žádat může vlastník nebo spoluvlastník obydlí a tak dále. Samozřejmě jde o účelovou dotaci, to znamená dotace nebo úvěr se využije na obnovu obydlí, to jest na rekonstrukci, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti.

Já si také velmi vážím toho, jak ti lidé k tomu tam přistupují, je to skutečně obrovský tlak na psychiku jako takovou. Proto si myslím, že není úplně namístě odsuzovat vládu za to, že okamžitě během jednoho dne v podstatě přišla s programem, aby psychiku těch lidí podpořila, aby věděli, že se stát za ně postaví.

Na druhou stranu ti senioři a tady je potřeba trošičku i solidarity ze strany vlády, naší Sněmovny je potřeba si uvědomit, kdo tady mohl čekat tornádo typu F4?

Nejenom že jsme odstranili veřejnou sbírku, a tady bych se ráda vyjádřila k tomu, že jsem použila slovo, že jde spíš o interpretační nepřesnosti.

Že prostě ty sbírky musí použít na jiné náklady, které nejsou například spojeny s náklady, které budou mít hrazeny z dotace. Na druhou stranu beru tu argumentaci, beru tu výtku, proto jsme na to byli připraveni s tím, že veřejné sbírky jsme odtamtud vyjmuli, stejně tak jako jednáme v Jihomoravském kraji s příslušnými organizacemi, neziskovými organizacemi, aby i účel toho daru dávaly samozřejmě na jakoukoli škodu způsobenou tornádem, aby to zase explicitně nebylo dáno třeba do toho obydlí, aby ti lidé skutečně potom neporušovali rozpočtová pravidla a nedocházelo k dvojímu financování jedné a té samé věci.

Takže my jsme samozřejmě reagovali v nařízení vlády i na tyto majetkové poměry. A protože neustále během těch 12 dnů probíhala debata s Českou asociací pojišťoven, tak skutečně včera došlo k dohodě, že je namístě bonifikovat, prostě zvýhodnit lidi, kteří jsou odpovědní a pojistili si svůj majetek.

Ono totiž je jasné, že ta škoda není jenom na nemovitostech, ale i na zahradách, na různých kůlnách, altánech a tak dále, na vybavení domácnosti to znamená, aby skutečně i ti pojištění měli takovýto bonus. Na tom je shoda s Českou asociací pojišťoven, která toto podpořila. Věřím tomu, že skutečně je potřeba reagovat na problémy, které jsou vyvolány v terénu.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji moc.

Zeptám se, kolikrát v těch 12 dnech ten návrh vy nebo vaši kolegové diskutovali se zástupci postižených obcí nebo s institucemi, které zastupují obce?